Takže prosím vás, přestaňte zase lhát, nic se vracet nebude. Já chápu, že nemáte žádná témata, že zase ten Agrofert. Nemáte žádný program!

Proto se to vrátilo, když na to byl nárok, a Kalousek to kontroloval taky.

Takže prosím vás, já jsem rád, že jste mě tady vyzvali, a je to zpráva, která bude podrobena analýze, a znovu vyzývám všechna média, aby nelhala, že někdo něco bude vracet.

Nemusí. A tady Evropská komise no my jsme si mysleli, že je tam problém, ale po roku a půl jsme zjistili, že není problém.

Připomínám, že nejsme v rozpravě, nelze připustit ani faktické poznámky. Vystoupit mohou pouze ti, kteří mají přednostní právo. S přednostním právem jsou přihlášeni pan předseda Kalousek, pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Asi mohu říci za nás za všechny, pane premiére, že jste nepřekvapil.

Pan předseda vlády se v tuto chvíli omluvil do konce jednání z pracovních důvodů.

Takže budu pokračovat v našem programu práce pro lidi, jak si pan premiér přeje. Všichni víme, že ten čas tak nebude úplně dlouhý. Já si za svoji ne úplně krátkou praxi nepamatuji jeden jediný případ, kdy by se nějaké členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů a právní služby Evropské komise na stoprocentní korekci.

Ano, tam se to šetřilo, ale k tomu závěru, jehož návrh teď má Česká republika k dispozici, nedošlo. A teď nás čeká jistě onen proces, kdy předpokládám, že Česká republika zhruba do tří měsíců, protože měsíc bude ten překlad, dva měsíce je termín, Česká republika pošle připomínky, potom Evropská komise na základě těch připomínek rozhodne. A to rozhodnutí je teď, kdo máme nějakou zkušenost, nám všem jasné.

Tu přesnou částku bych docela prosil, kdyby nám velmi brzy česká ministerstva spočítala.